Tam jste zásadním způsobem zvýšili o neuvěřitelných 12 % daňové zatížení.

Přitom se skutečně jedná o otázku naprosto fundamentální, otázku závislosti a otázku společenských nákladů této závislosti. Naprosto zásadní otázkou, která nejen v odborném prostředí vyvolává značné kontroverze, je problematika racionality hazardního hráče, případně racionality hráče závislého.

Podle ní není závislý člověk schopen racionálního uvažování a stát mu v tomto směru má být nápomocen, když už ne přímo ústavní péčí, tak alespoň omezením vzniku závislosti prostřednictvím bariér uplatněných vůči provozovatelům hazardu, ale takového hazardu, na kterém skutečně vzniká závislost, či regulací aktivit hráče samotného.

Vůči skutečně závislým se dopouštíte zásadní dezinformace.

Je to prostě nesmysl.

Kritici často říkají, co se domnívají, co by dělali na místě ostatních lidí, nebo s arogancí diktátorů lehkovážně ignorují vůli a tužby ostatních a prohlašují, jaké podmínky těchto jiných lidí by lépe vyhovovaly jim, kritikům samotným. To byla prosím citace. Jelikož každé jednání je konáno za nějakým účelem a jelikož tento účel nelze zvnějšku posoudit, je nutné každé jednání považovat za racionální. Jakkoliv tato definice není dokonalá, je užitečná ve dvou bodech každé jednání každého jedince je výsledkem nesmírně komplexního a až absurdně složitého rozhodovacího procesu závisejícího na mnoha faktorech a koncept iracionálního jednání je velice jednoduše zneužitelný k vnucování vlastních potřeb ostatním lidem.

V reálném světě jsou velice vzácné situace, kde by se vyplatilo jednat bez jakýchkoliv potenciálních nákladů nebo rizik.

Řekněme si, že počáteční rozhodnutí, zda spotřebovávat potenciálně něco návykového, je obecně iracionálním rozhodnutím. Závislost jako taková, jakkoliv jí jedinec později lituje samozřejmě že budou litovat všichni, kteří vám uvěřili, že hrací automaty jsou stejně nebezpečné jako Sportka, a že tedy nemohou propadnout závislosti tedy jakkoli jí jedinec později lituje, není iracionálním rozhodnutím, neboť to nebylo jeho záměrem. Pokud by se mohl takový jedinec rozhodnout, závislým by se nestal.

Shrnemeli tedy poznatky ohledně racionality závislého hráče, nejedná se vůbec o triviální problém.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, ať pan předseda je slyšet, ať jsou slyšet jeho argumenty a stanovisko poslaneckého klubu TOP 09.